Paní ministryně, máte slovo. Byla jsem tady dotázána od pana předsedy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, co to přinese všem těm skupinám. Rychlejší přenos informací. Děkuji.

Právě naopak. Nyní pan kolega Kaňkovský, řádně přihlášený do rozpravy. Dobré dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi také pár poznámek k projednávanému tisku 204 k problematice eNeschopenky a všemu, co s tím souvisí.

Jsem také přesvědčen, že chcemeli funkční elektronizaci průkazu dočasně pracovně neschopného, ale i dalších náležitostí, které s tím souvisejí, tak se bez jednotného informačního systému neobejdeme. To je prostě fakt, a pokud si to tady budeme malovat jinak, tak budeme žít v nepravdě. Také tady už nechci opakovat celou tu anabázi, která provází projednávání tzv. eNeschopenky. Všichni víme, že to skutečně patří k těm legislativním veletočům, na které tady rozhodně nemůžeme být hrdi. Nicméně elektronizaci jak ve zdravotnictví, tak i v dalších systémech veřejné správy potřebujeme, voláme po ní, to znamená, měli bychom se skutečně dobrat k funkční eNeschopence.

Já začnu jednou pozitivní poznámkou. Já oceňuji to, že paní ministryně a celá vláda ustoupily od toho původního záměru dvoufázového nástupu povinné eNeschopenky.

Takže to je jedna pozitivní poznámka. Oceňuji, že pod tlakem nejen opozičních poslanců od tohoto paní ministryně a vláda ustoupily. Bohužel ty další poznámky už moc pozitivní nebudou. Já to nebudu protahovat. Já se zmíním o jedné, kterou považuji za velmi zásadní, a tady bych byl rád, kdyby nám paní ministryně skutečně osvětlila, jak to v praxi míní a jak ona to vidí, pokud projde ten dnešní sněmovní tisk v kontextu komplexního pozměňovacího návrhu kolegy Sklenáka nebo kolegy Nováka.

Měli jsme být přesvědčeni, že to je nachystáno, že všechno to bude dobře fungovat. Bohužel musím říci, že všechny ty informace, které jsme tam dostali, tomu naprosto neodpovídaly, a musím říci, že už jsem zažil spoustu takových podobných seminářů a málokdy jsem byl tak zděšen jako po tomto semináři. Informace, které vydává MPSV a vedení České správy sociálního zabezpečení, se prostě v některých parametrech zásadně rozcházejí. A ten jeden, který vidím jako velmi problematický, se týká právě té identifikace konkrétního zdravotnického pracovníka, tedy lékaře v systému elektronické pracovní neschopnosti. Podle mého názoru toto je správný postup. Nemám s ním vůbec žádný problém. Ono v té praxi opravdu není úplně jednoduché si tyto certifikáty ohlídat. Takže myšlenka správná. Nicméně vedení České správy sociálního zabezpečení na tom semináři uvedlo, že s identifikací lékařů vůbec v tom systému nepočítají. Že zodpovědnou osobou bude konkrétní zdravotnické zařízení, to znamená buď fyzická osoba, anebo právnická osoba. A tady se chci paní ministryně zeptat, jak to tedy ve skutečnosti je. Protože vedení České správy sociálního zabezpečení v tomto směru mluvilo naprosto jednoznačně.

Všichni lékaři z praxe vědí, že k tomu čas od času dojde.

Já si nedovedu představit, že za to bude zodpovídat zdravotnické zařízení jako celek. Pane kolego, já vás na chviličku přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid!

takže velká fakultní nemocnice, ale podle mého názoru i středně velká nemocnice aby si najala detektiva, který bude pátrat po tom, kdo ten konkrétní průkaz dočasně pracovně neschopného vystavil. A tady hrozí, a čas od času se to vyskytne, soudní spory a tam už nelze říci, že za to zodpovídá někdo. Tam musí být jasné, kdo za to zodpovídá. Takže tohle je můj konkrétní dotaz směrem k paní ministryni, protože paní ministryně ve svém úvodním slovu řekla, že to půjde přes ten certifikát vystavení k eReceptu, vedení České správy sociálního zabezpečení hovořilo úplně jinak. A ten druhý konkrétní dotaz k tomu směřuje. Pokud to legislativně budeme mít ošetřeno na základě přijatého komplexního pozměňovacího návrhu, i když i tady jsou trošku pochybnosti, ale předpokládejme, že to bude legislativně správně, je skutečně Česká správa sociálního zabezpečení připravena to do konce tohoto kalendářního roku technicky připravit a odzkoušet?

Já chápu, že každý nový systém má nějaké dětské nemoci. To samozřejmě jsme zažili u mnoha jiných zavádění nových systémů, ale toto je velmi závažná problematika, a pokud nebude dobře i technicky připravena, tak riskujeme kolaps nejenom ve zdravotnictví, ale i v dalších, souvisejících organizacích, zejména u zaměstnavatelů. Takže tolik moje dotazy směrem k paní ministryni a já bych si velmi přál, abychom skutečně přijali takovou normu, která nám zavede funkční elektronickou neschopenku. Potom si myslím, že budeme všichni spokojeni a hlavně budou spokojeni jak zdravotnická zařízení, lékaři, pracovníci České správy sociálního zabezpečení, zaměstnavatelé i pacienti. Ale bohužel se domnívám, že když přijmeme tuto normu i včetně toho komplexního pozměňovacího návrhu, že ta rizika v tuto chvíli jsou značná, a velmi nerad bych se dočkal toho, že tady budeme v listopadu ve zkráceném režimu požadovat odklad zase o rok. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému.